Budou mít dál k lidem.

Teďka ti lidé mají být výrazně dál.

Naše země začíná patřit vlastně čím dál víc superúřadům a ministerstvům.

Vláda a ministerstva si mají brát jenom tolik pravomocí, kolik nezbytně nutně potřebují. A tady ta Sněmovna chce jít opačným směrem. A jsou to strany, které centralizaci mají v krvi, které ten zákon tady tlačí, na naše námitky nereagují, a musím, říct, že mě to skutečně hrozně štve. Rád bych se ještě krátce vrátil k vystoupení pana poslance Martina Kolovratníka, když jsme ve středu 5. května tady o stavebním zákonu jednali, a k jeho argumentaci o kvalitě novely stavebního zákona, která nejsem sám nás velmi nemile pořád překvapuje.